Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 27. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 15. června tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Nikoho takového nevidím.

V hlasování číslo 1 přihlášeno 90 poslankyň a poslanců, pro 88, proti žádný. Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 27. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 27. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen. Můžeme tedy zahájit prvním bodem této schůze. Já vás požádám všechny o ztišení a o klid.

Nejdříve se s přednostním právem hlásí pan předseda Výborný. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně.

Já tedy zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Předložený návrh uvede za navrhovatele ministr financí Zbyněk Stanjura.